To jsou tisky, které by měla předkládat paní ministryně práce a sociálních věcí, která je řádně omluvena. Takže pokud nebude námitek, tak bych tyto dva body ani neotevíral a pokračovali bychom bodem 144. Žádnou námitku neregistruji.

Prosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu velmi stručný. Změna Přílohy III se provádí za účelem zařazení nové chemické látky do této přílohy, a to pesticidu methamidofos.

Nicméně Česká republika jakožto smluvní strana úmluvy se zavázala plnit závazky, které pro ni vyplývají, a zařazení nové chemické látky do Přílohy III je důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy. Rotterdamská úmluva je smlouvou prezidentské kategorie, a aby změna její Přílohy III byla platná také pro Českou republiku, je k tomu zapotřebí souhlasu Parlamentu České republiky a následné ratifikace prezidentem republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím pana zpravodaje pana poslance Václava Zemka, aby se ujal své role. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ono už bylo vše podstatné řečeno.

Děkuji za pozornost. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky a rozpravu tímto končím. Zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh? Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Já zde mám uvedeno, že tento tisk uvede pan ministr financí, který zde není.

V tom případě asi není možné, abychom tento tisk projednávali. Budeme pokračovat dále.